A potřebujeme, aby skutečně tady byla jasná autorita NBÚ, popř. té nové instituce, která vznikne ve druhé polovině letošního roku, zejména pokud jde o hlídání dodržování bezpečnostních standardů, hlídání dodržování metodiky. To znamená, potřebujeme i v této oblasti, abychom měli silně prosazované standardy kybernetické bezpečnosti, tak aby se všichni vedoucí těchto úřadů včetně ministrů mohli spolehnout na to, že je tady Národní bezpečnostní úřad, který nezávisle dodržování těchto standardů hlídá, kontroluje a poskytuje zpětnou vazbu. To by měl být ten stav, ke kterému bychom se v příštích měsících měli velmi intenzivně přiblížit.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, loni jsem interpeloval ministra zahraničí Zaorálka kvůli vměšování se některých velvyslanců pod metodickým vedením dnes naštěstí již bývalého amerického ambasadora Schapira do vnitřních záležitostí naší země, a to tím, že snad pro nedostatek jiné práce začali zcela proti svému diplomatickému statusu a také bez adekvátní odezvy naší exekutivy vést na sociálních sítích šestitýdenní kampaň údajně na podporu transparence a proti korupci v České republice. Asi tak, jako kdyby tyto problémy měli ve vlastních zemích spolehlivě vyřešeny.

Sedmdesát sedm procent občanů nevěří, že se nám podaří míru korupce výrazněji snížit.

A není se co divit. Přístup vlády k OKD či situace ve vaší straně, údajně politickou korupcí prorostlé, jak sdělují někteří členové, kteří ji opouštějí, toto jasně ilustruje. Jaká opatření na úrovni vlády konečně přijmete, když ta stávající jsou prokazatelně zcela nedostatečná? Takto má vypadat avizovaný nesmlouvavý boj proti všem formám korupce, závažné hospodářské kriminalitě, lichvě, zneužívání exekucí a neférovým insolvencím? Přesně tak, jak máte uvedeno ve svém vlastním programovém prohlášení? Děkuji za odpověď. A nyní má slovo pan předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Myslím si, že je dobré, abychom si na začátek připomenuli, jak se vlastně Česká republika pohybovala v tom mezinárodním indexu vnímání korupce.

V roce 2015 se naše situace zlepšila, dostali jsme se na 37. místo v tomto indexu vnímání korupce.

Čili jednoznačně když se podíváte na výsledek naší vlády, tak došlo k výraznému posunu České republiky z hlediska indexu vnímání korupce směrem k lepším číslům. Kdyby to bylo horší, tak bych cítil potřebu hledat příčiny v naší vládě. Ale je to lepší. A já jsem rád, že to je lepší. A je to lepší mj. také proto, že jsme prosadili celou řadu opatření, která ovlivňují vnímání indexu korupce v naší zemi. Chci zmínit to, že jsme přijali, poprvé vlastně v historii naší země jsme prosadili zákon o státní službě. Prosadili jsme novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Prosadili jsme novelu zákona o sdružování v politických stranách, která vlastně zakotvila poprvé v historii vznik samostatného úřadu, který bude kontrolovat hospodaření politických stran, to tady nikdy v minulosti nebylo. Prosadili jsme novelu volebního zákona, kde jsou poprvé v historii limity na volební výdaje z hlediska volebních kampaní politických stran. Prosadili jsme zákon o prokazování původu majetku. To je velmi důležité protikorupční preventivní opatření, opět ten zákon už tady máme a už platí. A prosadili jsme také zpřísněný zákon o střetu zájmů, byť někteří tomu kladli odpor tady v této Poslanecké sněmovně, tak přesto se nám podařilo prosadit zpřísněný zákon o střetu zájmů, kde jsme mj. zpřísnili kritéria pro podnikání členů vlády, ale také jsme zavedli veřejně přístupný registr, který poskytuje informace o majetkových poměrech veřejných funkcionářů. Také jsme zavedli prohlášení o majetku na začátku, když veřejný funkcionář nastupuje svůj mandát, což je také věc, která tady nikdy nebyla, a je to úplně nové ustanovení, které se zavedlo.

Díval jsem se na celkové body, které my jsme získali.

To znamená, my jsme i v tom loňském roce získali body navíc z hlediska pozitivního vnímání občanů České republiky, ale stačilo to jenom na to 47. místo.

To znamená, byly tam zařazeny nové státy, které se zařadily před Českou republiku.

Já vám děkuji, pane premiére, za dodržení času. Děkuji, pane premiére. Jsme tak někde v polovině získaného počtu bodů.

A kde rovněž ukazatele zprávy Světové banky zdůrazňují slabé výsledky České republiky v oblasti korupce. Děkuji vám, pane poslanče.